Já vám děkuji.

Ale hlasovatelné to je, ten váš návrh, samozřejmě. Další paní poslankyně Kateřina Valachová k pořadu schůze. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, minulý týden v pátek Poslanecká sněmovna ve věci maturit 2021 přijala usnesení. Na toto usnesení zareagoval ministr školství několika kroky, na některé nezareagoval.

Já bych chtěla navrhnout v rámci tohoto pracovního týdne, kolegové a kolegyně, zařazení bodu Maturity 2021 kontrola usnesení, abychom naplnění našeho usnesení uzavřeli, protože co je důležité směrem k žákům a žákyním středních škol říci zcela jasně, v tuto chvíli Poslanecká sněmovna, žádný z poslanců a poslankyň, nedokáže zajistit poslaneckou iniciativou změnu zákona a jedinou možnost má vláda v legislativní nouzi. Pokládám za poctivé to takto jasně říci.

Děkuji. Jenom na doplnění, tam je změna Ústavy a pak je související zákon. Děkuji, pane předsedo, za upřesnění. Ano, za tyto dva zákony, které se sebou souvisí. Děkuji vám. Děkuji. Tak několik dodatečných omluv.

Dobrý den. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych chtěla zde navrhnout celkem tři body. Jeden bod zde na schůzi už je zařazen, je to bod Podmínky vstupu dětí do škol, myslím, že to je bod číslo 520. Tento bod se projednával předminulý týden na schůzi, bylo na něj bohužel pouze 20 minut. Já nevím, jak vy, ale stále rodiče ani učitelé nejsou s tou situací spokojeni, prosí mě, abychom toto téma otevřeli a případně zrušili. Pane předsedající, můžu poprosit o větší klid? Můžete, paní poslankyně.

Děkuji. Takže jedná se o testování na školách, roušky na školách, protože jak jsem tady zmiňovala už minule, máme květen, červen, teplé počasí, a věřte mi nebo ne, ani vy byste nechtěli sedět v prostorách školy, kde není klimatizace, v roušce celý den. A to nemluvím o tom, že nejsou stále otevřeny všechny školy. Zkrátka si myslím, že toto téma by se zde mělo otevřít a vést normální, seriózní debatu v přítomnosti pana ministra Plagy, který zde minule ani nebyl. Tento bod bych ráda zařadila buď na čtvrtek jako první bod, nebo na pátek buď v 9, nebo v 10, nebo ve 12 hodin. Dávám tyto termíny, protože si myslím, že opravdu by tento bod se měl projednat. Druhým bodem bych chtěla navrhnout povinné testování do služeb a na kulturní akce. Já se domnívám, že opravdu není relevantní, abychom ještě ztěžovali živnostníkům práci, když už jsme jim tedy po skoro půl roce otevřeli živnosti, některým tedy, a tudíž můžou konečně pracovat, tak přesto jim zákazníci v takové míře nechodí. Protože se musí každé tři dny testovat.

Tento bod bych navrhla v pátek buď ve 12, anebo ve 13 hodin. Třetím bodem je zrušení pandemické pohotovosti. Její text a znění jsem rozdala všem poslaneckým klubům. Tento bod bych chtěla, mimo této ústavní žaloby, také projednat zde na plénu, protože co to je vlastně pandemická pohotovost nebo pandemický zákon, dala bych tam rovná se nouzový stav? Já si myslím, že už by se náš svět a naše republika opravdu měly vrátit do normálu, a proto navrhuji zrušení pandemické pohotovosti, a to dnes jako první bod po zařazeném bodu, vlastně vysvětlení pana Hamáčka o tomto bodu, co zde byl už řečen. A pokud by to neprošlo, tak na pátek jako první bod.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne.